Děkuji panu ministrovi. Dále byl tisk přikázán výboru pro obranu a výboru pro bezpečnost.

Prosím, paní poslankyně.

I. doporučuje Poslanecké sněmovně Parlamentu, aby návrh schválila,